Ty možnosti byly dvojí, jednak zajistit si široký konsenzus na úrovni ústavní většiny já myslím, že i to by nebyl problém, kdyby většina komunikovala s parlamentní menšinou, případně se to mohlo řešit standardním legislativním procesem při maximálním zkrácení lhůt i to jsme tady měli, i na to jsme přistoupili a není to tak dávno, jsou to snad dva týdny. Ani jedno z toho pan ministr neudělal, neinicioval.

To znamená, já si nemyslím, že bychom u tohoto návrhu zákona končili u Ústavního soudu, protože je to v podstatě dobrý záměr, který podporujeme, ale procesně jste to naprosto nezvládl, pane ministře. S faktickou poznámkou chce reagovat pan ministr Jurečka.

A nepřekrucujte věci, které jsem tady nikdy ve Sněmovně neřekl.

Takto jsem to řekl.

Myslím si, že tato debata není hodna mě, není hodna této Sněmovny.

Pane ministře, prosím vás děkuji, já navážu na svého kolegu ctěného Radka Vondráčka.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A vážení kolegové z hnutí ANO, v minulosti tam prostě zůstala spousta problémů, které my nyní musíme napravovat, protože právě třeba funkční příspěvek na bydlení je něco, co je nezbytně nutné, a zlepšení, která ten návrh obsahuje, zlepšení například pro jednočlenné domácnosti čili často pro domácnosti osamělých seniorů a seniorek, nebo napravení nerovné situace pro Pražany, kdy vlastně doteď platí pravidla, která rozlišují situaci domácností, které potřebují pomoc skrze příspěvek na bydlení v Praze a v jiných částech republiky a je tam nerovnost, tak třeba to se napravuje. Stejně tak samozřejmě přídavek na dítě je něco, co dlouhodobě diskutujeme, já to považuji dlouhodobě za důležité a jsem ráda, byť samozřejmě si umím představit, že by to mohlo být i větší navýšení, že jsme se shodli, že tam bude pro třeba rodinu se dvěma dětmi navýšení o 400 korun ve finále. A co mně ještě přijde důležité, že nám je jasné, kolik věcí tam ještě bude nejspíš potřeba postupně upravovat i do budoucna.

Velmi si vážím toho, že řada i úředníků a úřednic, kteří dlouho zastávali názor, se postupně přiklánějí k tomu, že to je potřeba zjednodušit, a touhle cestou jsem velmi ráda, že jdeme a že dnes tady můžeme přijmout zákon, který reálně pomůže, pomůže těm konkrétním lidem, kteří potřebují podporu v bydlení, ale stejně tak pomůže a uleví z dlouhodobého hlediska tento náš přístup i přetíženým úřadům. Nyní tedy faktické poznámky.

Děkuji. Protože nejsem v této oblasti tak kovaný jako můj kolega Aleš Juchelka třeba, tak jsem chtěl slyšet od pana ministra, jaké jsou důvody, proč to musíme projednávat ve stavu legislativní nouze. Pane ministře, běžte na mikrofon a řekněte ty důvody, proč, vy jste to po nás chtěli taky, a místo toho se tady budeme vracet k tomu, kdo jak je přítomen v Poslanecké sněmovně. Tak já připomenu.

Všichni poslanci, co tu nejsou přítomní, jsou vypárováni. Vy, když jste byli v opozici, tak jste vyčítali, že tady nejsou ministři nebo že neodpovídají na vaše otázky. Vy tady nejste, neodpovídáte na otázky, proč to má být ve stavu legislativní nouze já bych si to fakt rád poslechl, nejsem v takovém detailu a místo toho se hodnotí přítomnost nebo nepřítomnost opozičních poslanců. To vám přijde normální?

Vždyť to přece není pravda. Vy jste tady také seděla v minulé Poslanecké sněmovně, mohla jste napravovat úplně stejně pozměňovacími návrhy, jako my teď napravujeme nerovnost například u výpočtu přídavku na děti.